Děkuji za slovo, pane předsedající.

Navážu na pana profesora Vondráka. Matematika by měla být součástí toho, jako mluvíme českým jazykem.

Je to základ úplně všeho bytí, které máme. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom velice krátce. Jsem člověk, který maturoval z českého jazyka.

Protože vy to tam nevidíte.

Děkuji za slovo.

Pane poslanče, máte slovo dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pokud studuje nějakou jinou školu, měli bychom o tom, jestli má matematiku, nechat rozhodovat ty školy.

Ano, prosím, máte slovo. Děkuji.

Já jsem řekl, že maturita z matematiky není tak významná. To, že vzdělávání v oblasti matematiky je dobré, určitě.

Já jsem mluvil o bakalářském studiu na Fakultě zdravotnických studií, kde je podmínka maturity pro přijetí. A musí tam být maturita. V momentě, kdy zavedeme povinnou maturitu z matematiky pro všechny, tak všichni musí mít povinnou maturitu z matematiky, aby byli přijati na Fakultu zdravotnických studií.

Pane poslanče, máte slovo. Já jsem rád, že máme takovéhle diskusní téma, které nás spojuje, protože se k tomu může vyjádřit téměř každý díky tomu, že téměř každý tady má maturitu, tak mě to tedy taky vybudilo.

Tak si myslím, že by to mělo platit nejenom pro matematiku, ale i pro tu literaturu, která je dneska zapojená v českém jazyce.

A to je něco, co bychom měli řešit. Prosím, máte slovo. Takže zcela ostře. Jaký máme v tuto chvíli stav?

A teď pozor, teď to přijde. To, že minulá vláda odložila start maturity z matematiky, tato Sněmovna z poloviny, máme tady nové poslance a poslankyně o pět let, tak bylo současně spojeno s tím, že poslanci a poslankyně si přáli, aby pokud nastupuji na gymnázium nebo odbornou školu jako uchazeč nebo jako absolvent, hlásím se, nastupuji, tak abych věděl, a to je poctivé, na jakou školu se hlásím a z čeho budu maturovat. Proto vláda už v prosinci 2016 přijala nařízení, kdy vypočetla obory, kterých se u středních odborných škol matematika má týkat tady navazuji prostřednictvím předsedajícího na pana docenta Svobodu a tam jsou, vážený pane kolego, od prosince 2016 uvedeny všechny zdravotnické obory.

Prosím, vaše dvě minuty, máte slovo.

A co se týká toho zdravotnictví, navazuji na kolegu Kasala prostřednictvím pana předsedajícího, tam jsem jednoznačně přesvědčen, že se jedná o to, aby byla dostatečná časová dotace pro výuku matematiky na zdravotní škole.